Vláda také tvrdí, že nemůže regulovat ceny elektřiny pro odběratele České republiky. Přitom slovenská vláda to dokázala. Závěr je jediný: česká vláda opět selhala.

Proč premiér Fiala nezajede raději do Německa pro plyn za 7 korun za kubický metr, abychom za plyn neplatili více než 100 miliard korun navíc oproti jiným státům, protože my ten plyn nakupujeme několikanásobně dráž? Situace je naprosto kritická.

Proč vláda nemluví pravdu?

Ceny tak zůstávají v průměru na nějakých 45 korunách za litr nafty, což je prostě neskutečné, a podle některých předpovědí budou i dále narůstat.

Co udělala česká vláda? Chce ukončit přimíchávání biopaliv do nafty a snížit spotřební daň o pouhou korunu a padesát haléřů, což je úspora spíše úsměvná. Navíc je to na pouhé čtyři měsíce.

Jen bych chtěl připomenout, že hnutí SPD opakovaně upozorňovalo na potřebu co největší potravinové soběstačnosti. Nebo už si uvědomujete, jak závažný problém to je?

Máme faktickou poznámku pana poslance Adamce. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se s dovolením otázal vás, pane předsedající, zda pan kolega poslanec Hrnčíř má přednostní právo.

To byla faktická poznámka pana poslance Adamce. Připraví se pan poslanec Nacher. Budu mluvit k věci, slibuji, pane kolego předsedo hospodářského výboru Adamče.

Měli jsme na tom shodu a říkali jsme: Necháme lidem víc v peněženkách.

Jsem optimista a věřím, že třeba jednou podobnou shodu hnutí ANO a ODS tady zase najdeme. To je reakce na tu předchozí debatu.

Poprosím ostatní kolegy, aby se utišili. Děkuji za to moc.

Co se stalo v Německu? Teď má připravený další krok. Pokud vím nemám ty zprávy nejčerstvější, abych byl korektní ale má připravenou další paušální pomoc ve výši nějakých 300 euro na každého pracujícího.

To prosím, kolegové, sledujte, tímhle se zkuste inspirovat. Vláda dostane víc lidí do veřejné dopravy, tudíž i dopravci, nejen tedy ti nákladní v tomto případě, ale i ti osobní, budou mít lepší ekonomické výsledky, budou lépe fungovat.

Ale abych to zkrátil: představa Němců je, že někdy od června do srpna by touto formou měli podpořit jak dopravce, o kterých je tady dneska často řeč, tak právě občany, ty, kteří dopravu využívají nebo potřebují využívat, i k cestě do práce. Levná veřejná jízdenka na všechny druhy dopravy.

Když jsme to dneska dopoledne diskutovali na klubu, tak jsem se zkoušel přimluvit za to, abychom nesouhlasili se zrychleným projednáním v devadesátce, abychom se dohodli na normálním standardním projednání, ale za podpory maximálního zkrácení lhůt. Nakonec jsem nebyl vyslyšen. Respektuji to a chápu, nechci, aby ze strany vás, koalice, jsme byli kritizováni, že jsme schválně obstruovali, prodlužovali přijetí zákona dnes.